Pan ministr? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 122, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 21, proti 137, návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Vzhledem k tomu, že byl přijat bod A18, je nehlasovatelný.

Nyní bychom přistoupili k návrhu pod bodem C1. Ne. C1 jsme opravdu ještě nehlasovali. C1 se nehlasovalo.

Stanovisko prosím. Pan ministr?

Kdo je proti?

Nyní budeme hlasovat návrh pod bodem C2. Zde se jedná o návrh legislativně technické úpravy v chemickém zákonu. Stanovisko nesouhlasné. Pan ministr? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Stanovisko prosím. Pan ministr?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 126, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 135, návrh nebyl přijat.

Nyní bychom přistoupili k návrhu pod bodem I.

Podle mých informací by to měly být veškeré pozměňovací návrhy. Nyní bych navrhl hlasování o zákonu jako o celku. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.